Slyšel jsem tady v rozpravě, že je představa, že tam bude každá přijatá faktura. A někdo bude takhle, takhle kontrolovat křížově, zda to sedí. A já se ptám jak? Jak to těm poctivým pomůže? Těm, kteří mají 5, 10, 20, 30, 40 faktur. Kdo to zkontroluje křížem, že tam nemají žádnou podvodnou fakturu?

Jak ochráníme data? A teď to nejdůležitější. Při všech zkrácených lhůtách se prostě nedá stihnout. A já bych to nevyčítal Senátu a senátorům.

A reverse charge má začít platit za deset dnů.

Málem nám řekl, že to vlastně připravil on a jeho ministerstvo. Nicméně v Senátu plédoval úplně pro něco jiného.